Dobře, vy jste s tím přišli pozdě, a ještě jste to zastropovali na násobně vyšší cenu, než je ve skutečnosti možné.

Poslanci a občané byli podvedeni vaší vládou, vaší pětikoalicí, Petra Fialy. Zjevně šlo o předvolební manipulaci, protože skutečný stav věci sdělil ministr Síkela, potažmo vláda Petra Fialy, až den po volbách. Šlo tedy o lživé ovlivnění voleb ve prospěch stran vládní koalice.

Totéž vláda předvedla již dříve, když odmítla zastropovat ceny energií pro velké průmyslové podniky s odůvodněním, že to neumožňuje legislativa EU. Naši občané a podnikatelé tak budou i nadále po vládním nedostatečném zastropování, respektive násobně vyšším, než umožňuje současný stav, budou občané kvůli vaší vládě platit dále za energie jedny z nejvyšších cen v Evropské unii. Dle nedávného materiálu statistického úřadu Eurostat platí čeští spotřebitelé za cenu v přepočtu na paritu kupní sílu dokonce nejvyšší cenu elektřiny v celé Evropě. Bylo by dobré to krátce, stručně my k tomu tady nehodláme řečnit, ale aby zástupce vlády, jakýkoliv ministr, řekl, jestli bude tedy zastropována celá spotřeba pro občany, potažmo pro firmy, anebo nebude, protože tohle obelhávání občanů, respektive vaše nekompetentnost a lavírování, skutečně dál a dál uvádí miliony našich občanů do obrovských finančních problémů.

Takže den po volbách najednou začnete říkat, že to bude jenom část spotřeby.

Takže jste podvedli občany.